Tak já vám také děkuji.

Dobrý podvečer, vážený pane místopředsedo, pane premiére, paní ministryně, členové vlády, milé kolegyně, kolegové.

To na úvod. Aby to nebylo jenom že tady kritizujeme, tak tady jako opoziční poslanec díky i za toto, co se dneska podařilo udělat pro lidi a pro větší dostupnost a větší podporu bydlení. Teď k samotnému návrhu toho rekordního deficitu státního rozpočtu. Já začnu tím, že často se díváme do okolních států, do Německa, do Rakouska, a vzhlížíme k tomu, jak to v těch státech dokážou dobře dělat. A i ekonomové uznávají, že Německo z této krize může paradoxně vyjít ještě posíleno.

To jsou první otazníky, které tady vyplývají.

Navrhujeme posílit například velmi těžkou situaci důchodců, především maminek, které vychovávaly děti.

Je to zároveň i řešení toho, aby tito lidé neztráceli střechu nad hlavou, byli schopni zvládnout narůstající inflaci, protože ta nejvíce dopadá dneska právě na důchodce v ČR. Proto tento návrh má smysl.

Ale tyto peníze z velké části půjdou za firmami, které vyvádějí tyto zisky do jiných zemí v rámci dividend.

A pak máme velmi důležitý návrh, který se týká dofinancování sociálních služeb.